To je první takový dotaz.

Tak spíš takové povzdechnutí: Proč tento systém už tak komplikovaný budeme zatěžovat a ještě zhoršovat třetí sazbou daně z přidané hodnoty?

To jsou takové věci, které budeme principiálně stanovovat. Jinak si myslím, že ta debata, a ve druhém kole, pokud to projde, protože je tady návrh na zamítnutí, tak ho podávat nebudeme, ale pokud samozřejmě to projde do druhého čtení, tak načtu některé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Beznoskovi za jeho příspěvek. Hlásí se pan zpravodaj a pan ministr financí. Budu konstatovat omluvy z dnešního jednání.

Dále z pracovních důvodů od 12 hodin do konce dnešního jednacího dne pan kolega Bezecný. To jsou omluvy.

Pan ministr financí v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád prostřednictvím předsedajícího odpověděl panu Beznoskovi na ty cíle. Jsou to tedy moje nějaké interní představy.

Ohledně jednotného inkasního místa si myslím, že je to určitě důležitý projekt, který ale, jak jsem o tom už mluvil, byl vždycky problém v rámci koalice, protože ta ministerstva patřila různě.

Děkuji panu ministrovi a to byly poslední přihlášky do rozpravy. Ano, pan kolega Miroslav Opálka. Děkuji. Cena práce je v České republice vysoká? V jakém srovnání? Já vím, že je vysoká zátěž, co se týká odvodových povinností do sociálního a zdravotního systému, ale v součtu, protože to jde z nízkého základu, tak ten součet včetně různých benefitů, tak jsme pod polovinou vyspělých zemí. Tak takovou hovadinu, s odpuštěním, a to se omlouvám za to slovo, pane místopředsedo, tak neblamujme veřejnost. Cena práce v České republice je jedna z nejnižších v Evropské unii. Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.

Děkuji. Teď už nikoho opravdu do rozpravy nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. V rozpravě byl návrh na zamítnutí, pane zpravodaji, ano? Od kolegy Kalouska. Ten musíme hlasovat jako první. Požádám vás o novou registraci.

Ptám se, kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Není tomu tak.

Návrh byl přijat. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na 50 dnů.

I tento logicky návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 8. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán výboru rozpočtovému a lhůta byla zkrácena na 50 dnů.